Takže mě přijde mimořádně korektní navrhnout vám následující kompromis.

Ale kdyby neměl vystoupit předkladatel jako první, tak to už si z nás fakt děláte legraci.

O programu mimořádné schůze se nevede rozprava, tudíž mohou vystupovat pouze přednostní práva a já je uděluji v pořadí, v jakém jsou přihlášeni. Takže jenom dodržuji jednací řád. Nicméně vaší námitku nechám samozřejmě hlasovat.

Hlasování končím.

Děkuji, pane poslanče. Nejsme v rozpravě. Námitku. Prosím pane poslanče. Já samozřejmě respektuji, paní předsedající, jak rozhodla Poslanecká sněmovna, byť si nejsem úplně jist, že všichni kolegové opravdu věděli, o čem hlasují a s jakými důsledky pro další proces v této Sněmovně, ale to je jejich odpovědnost. Nicméně jsem přesvědčen, že tak jak jste řídila tento bod, jste ho řídila zcela zaujatě.

Byť jsem si jist, že vím, jak to dopadne, pro klid svědomí, protože jste se nechovala férově, navrhuji vaše odvolání z řízení schůze, paní místopředsedkyně, a prosím, abyste o něm dala hlasovat.

S tím nemám problém. Ne, pane předsedo! Prosím, odpusťte mi. Já si opravdu neuvědomil, že jste ta první.

Nebojte, nebudu navrhovat to samé, to by nebylo důstojné. To bychom se chovali podobně jako vy a to určitě nechceme. Čeho se bojíte? Náš pan předseda promluví za tři kluby. Ten projev nebude delší než dvacet minut, nebude tady žádná zdržovací taktika, nedáváme mediální zprávy, že jsme si napsali třicet, čtyřicet nebo kolik stran. A ještě je první místopředsedkyně, takže samozřejmě jejich hlas je silnější a není rovný. Ale i kdyby náhodou měla pravdu, tak je něco, čemu se říká slušné a normální chování. A vy jste připraveni to porušit, protože jste se rozhodli, že váš šéf bude mluvit jako první.